Je prostě čas, aby se vláda probudila, aby přestala snít, aby vyšla ze svého marketingového komfortu a začala řešit věci, a začala je řešit i tady v Poslanecké sněmovně.

Tedy dámy a pánové, dalo by se úplně jednoduše říci: Co tedy uděláme?

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobré ráno. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vystupuji proto, abych požádal všechny poslance v této Sněmovně, i vládní poslance, abychom podpořili program této mimořádné schůze. Máme na něm tři body.

A my opravdu nechceme vést diskusi proto, abychom si tady za každou cenu něco vyčítali, ale abychom se společně pokusili hledat cestu z velmi nelehké situace, ve které se Česká republika ocitla, a diskutovat o tom, jak eliminovat celou řadu rizik, která tady před námi jsou a kterým neunikneme. Ať je budeme zapírat, jak budeme chtít, ona se stejně stanou realitou. Ke konfliktu zájmů si dovolím říci pouze to, že už jsme se stali mezinárodně proslulými.

Vše je přitom legální, jak konstatuje ona reportáž, a my to také všichni víme, prostě proto, že z titulu politické moci si pan předseda vlády vymohl změnu podmínek a pravidel tak, aby mohly čerpat velké firmy na úkor malých a středních, a pak je legálně čerpá, což jak se konstatuje je v rozporu s evropskými hodnotami. A jak řekla i předsedkyně kontrolního výboru Evropské unie, dokonce zhoršuje kvalitu demokracie v příslušné zemi.

A cílem je kvalita demokracie, protože takový efekt podporuje širokou svobodnou střední třídu. A široká střední třída, svobodná, je kotvou každého demokratického režimu.

Tohle je věc na skutečně vážnou diskusi.

Na straně 55 přesně najdete citaci, že v důsledku nastavených podmínek a pravidel je podpora poskytována převážně velkým potravinářským firmám na úkor malých a středních podniků. To konstatuje naše instituce, náš Nejvyšší kontrolní úřad, a myslím si, že tenhle problém si diskusi v Poslanecké sněmovně zaslouží. Protože kdybychom udělali anketu, tak pevně věřím, že většina z nás by chtěla raději podporovat ty malé a střední.

Pojďme tedy vést vážnou diskusi o tom, jak to eliminovat, jak to zlepšit. Rozpočtový výbor bude zítra ráno projednávat konvergenční program, který vláda každý rok do konce dubna musí odeslat Evropské komisi, kde popisuje své fiskální úsilí a naznačuje rozpočty následujících tří let.

Negativní fiskální úsilí, to znamená kroky vlády, kterými vláda aktivně a vědomě zhoršuje bilanci veřejných rozpočtů. Pozitivní fiskální úsilí je, když vláda aktivně a vědomě zlepšuje bilanci veřejných rozpočtů.